Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan zpravodaj, pokud si přeje. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi opravdu jenom zkráceně z pozice zpravodaje tohoto sněmovního tisku říci jenom několik informací, jakým způsobem procházel tento sněmovní tisk legislativním procesem. Podstatné věci byly řečeny z úst pana ministra.

Samozřejmě, ve stanovených lhůtách byl tento vládní návrh novely v obou výborech projednán včetně pozměňujících návrhů. Důležitá informace pro následné hlasování, vážený pane místopředsedo nebylo podán ve druhém čtení návrh na zamítnutí.

Následně pozměňující návrhy pod písmenem C pana poslance Víta Kaňkovského.

Jedno, které vzniklo na výboru pro sociální politiku, a druhé, které v rámci druhého čtení přednesl pan poslanec Ferjenčík. Děkuji.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, budu mluvit za sociální demokracii. A zdůrazňuji to slovo sociální. Proto podporujeme každý návrh, který lidem pomůže. A tento návrh novely důchodového pojištění jde v logice toho, co sociální demokracie prosazovala a také přijala v minulém funkčním období vlády. Problém u důchodů ale vidíme ten zásadní. Samozřejmě bychom si přáli, aby byly mnohem vyšší obecně.

A tam se samozřejmě promítá velmi vysoká úroveň nájemného nebo nákladů na bydlení a mnohé jiné problémy.

Ale podle našeho názoru by mohla být ta hranice ještě nižší, protože právě ta doba, kdy člověk pravděpodobně zůstane sám, je trochu níže. Nicméně jak už o tom mluvil pan ministr, není jednoduché vstupovat do takto složitého systému, jako je důchodové pojištění. Je potřeba skutečně zvážit každé opatření, každý jednotlivý krok, protože každý ten návrh, a bylo teď množství pozměňovacích návrhů předloženo a my jsme je projednávali v sociálním výboru, každý ten návrh má prostě důsledky, někdy chtěné, někdy i nechtěné, a může vyvolat další a další požadavky na opatření anebo i nespravedlnosti.

A je tedy potřeba skutečně velmi a velmi pečlivě zvažovat, co přijímáme. Proto sociální demokracie v téhle chvíli podpoří vládní návrh v té podobě, v jaké nám byl předložen, a dále podpoříme pozměňovací návrh paní Adamové, který prošel také a byl podpořen sociálním výborem. S panem ministrem Krčálem, novým panem ministrem, jsme již dohodnuti a jsme připraveni spolupracovat na přípravě systémového řešení zákona o důchodovém pojištění a jeho realizaci. A znovu zdůrazňuji, že zvláště závažné a hodné zřetele a nutné skutečně připravit a projednat řešení a přijmout řešení u vdovských důchodů, nutné pojistné doby a také záležitosti invalidních důchodů. Věřím tomu, že pan ministr, tak jak o tom mluvil již na počátku, kdy byl jmenován, připraví ten příslušný balíček s hlubokou analýzou toho, jaká navrhovaná opatření budou mít dopady. Jde nám o lidi. Jde nám o to, aby lidé v naší zemi všichni mohli důstojně žít. Senioři jsou skupina, kterou skutečně podporujeme a chceme podporovat. Děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.